Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážený pane ministře, ptám se vás, jaké konkrétní kroky uděláte pro zajištění potřebného množství zubařů. Vím, že ten úkol je na mnoho let.

Předkládal je třeba můj kolega Vít Kaňkovský.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Z toho nejvíce v Moravskoslezském kraji, když se podíváme na statistiky aspoň tak, jak je evidujeme v rámci stížností.

Primárně samozřejmě je to role a ze zákona povinnost zdravotní pojišťovny získat a zajistit pojištěncům místní a časovou dostupnost hrazených zdravotních služeb.

Jsou zde i dotační programy, které se týkají právě oblastí s omezenou dostupností zdravotních služeb.

Ty podmínky jsou zveřejněny.

To, co je velmi důležité, je věková struktura. My jsme jako první navýšili kapacity lékařských fakult zhruba o 20 %.

Případně skutečně mohou použít onen formulář, který máme na našich stránkách.

To je, řekněme, ta praktická otázka, pokud skutečně někdo nemůže najít lékaře, tak je nutné to řešit buď přímo se zdravotní pojišťovnou, nebo skrze náš webový formulář.

Tato stavba je součástí pražské památkové rezervace.

Most je nutné podrobit celkové rekonstrukci.